209. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

A stručné odůvodnění. Funkční období členů této rady, je to Rada Státního fondu kinematografie, je na tři roky a my v Poslanecké sněmovně každým rokem volíme, obměňujeme právě jednu třetinu těchto členů. Je tam možné i opětovné zvolení. Návrhy nám, Sněmovně, návrhy kandidátů, předkládá v zastoupení svého ministerstva pan ministr kultury Daniel Herman. Za volební komisi mohu konstatovat, že dopis pana ministra, životopisy navržených kandidátů, je jich trojnásobek, budeme tedy vybírat tři a pan ministr navrhl celkem devět nominantů.

Takže někteří z vás, nebo ti z vás, kteří se této problematice věnují, se s nimi mohli osobně seznámit. Rychle pro stenozáznam přečtu usnesení volební komise číslo 128.

II. zvláštní zákon způsob volby nestanoví my jako komise navrhujeme volbu tajnou

My navrhujeme volbu tajnou a prosíme, abychom i o tomto nechali hlasovat. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy i bod 209. Pane předsedo, jaký čas vymezíte pro hlasování? Já pro hlasování navrhuji dvacet minut. To bychom měli stihnout. Ano. A v tom případě já na 13. hodinu svolávám organizační výbor podle pozvánky s tím, že požádám členy organizačního výboru, aby uplatnili své právo přednosti, aby se včas dostavili na organizační výbor po hlasování. Přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny na vykonání tajných voleb a na polední přestávku.